Já si myslím, že si všichni dokážeme představit, co by se stalo, kdyby nějaký významný těžař, který má dohodu se svým odběratelem a prodává mu za určitou sumu nějaké suroviny, a tyto údaje od konkrétního těžaře se dostaly na volný trh a ostatní začali vyžadovat podobné ceny nebo podobné přístupy. Tady ten konkurenční boj je docela závažný a v této oblasti, která je, znovu opakuji, pod obrovským odstřelem z Evropy jako závažný a budeme se tím muset také zabývat.

Není to úplně důstojné. Prosím, pokračujte. Byla tady zmiňována obava o určitou možnost retroaktivity.

Česká republika je zemí, která zná historicky problémy, které jí způsobují soudní spory a pře. Ale víme si své a víme, jak je těžké v arbitrážích uspět a kolik to stojí prostředků a kolik sil, abychom se toho vyvarovali.

Chtěl bych tady na závěr říci, že ten horní zákon, ač pro mnohé z jiných oborů lidské činnosti nepřipadá až tak důležitý, ve svém důsledku zasahuje do velice hodně oblastí fungování českého průmyslu a obecně se dotýká velkého počtu občanů. Jsem rád, že i kolegové, kteří tady přede mnou vystoupili, a děkuji za tu bohatou diskusi, upozorňovali ve svých projevech většinou právě na ten dopad na obyčejné občany České republiky, a neměli bychom my jako poslanci to brát jako technicistní nějakou novelu nebo nějakou úpravu zákona. Bude to jedna z důležitých věcí, která může určit směr českého průmyslu na další desetiletí dopředu, bude ovlivňovat energie, bude ovlivňovat ceny v České republice, a s tímto bychom k tomu také měli přistupovat ve vší vážnosti. Děkuji, že jste mi dovolili zde takhle promluvit, aniž byste mě příliš přerušovali, děkuji za to, že tomu věnujete pozornost, a ve svém závěrečném slově zpravodaje dám návrhy k hlasování. Děkuji.

Takže prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já bych rád reagoval na předřečníka s tím, že není úplně pravda, že by se těžební firmy u nás chovaly všechny tak, aby to bylo košer a v souladu se zájmy České republiky. Abych odešel od svých oblíbených rud do oblasti nerud, o kterých se zmínil pan kolega Luzar, tak bych mu doporučil navštívit například Dvůr Králové a podíval se, jak vypadá zdroj cementu pro Evropskou unii a jakým způsobem vypadá životní prostředí v této oblasti. Já si myslím, že to je určitě důležitý bod. Já bych chtěl říct ještě jednu věc. Tady samozřejmě dochází k prolínání jednotlivých oborů a my bychom se neměli v uvažování o horním zákoně specializovat jenom na horní činnost jako takovou, protože například se připravuje ústavní zákon na ochranu vody a zase zde důlní činnost může pro zásobování vodou a pro vytváření rezervoárů vody hrát velice důležitou roli, protože právě vytěžené prostory umožňují toto skladování vody. Anebo pak v případě, že dojde k vytvoření větších ploch vodních, dochází ke zvýšenému odpadu, dochází k vytváření mikroklimatu a má to samozřejmě dopad i na způsob života v nejbližším okolí.

Děkuji. Pan poslanec Benda se hlásí. Prosím.

Dobře, takže v tuto chvíli nemám žádných dalších přihlášek do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím.

Děkuji, pane předsedající.

Ale nechci tuto problematiku vůbec zlehčovat, naopak bych byl velice rád, kdybychom se soustředili na tu základní materii tohoto zákona, a jak již jsem avizoval ve svém slově, bych byl velice rád, kdybyste přikázali také k projednání tento materiál ústavněprávnímu výboru z těch problémů, které tady zazněly a které také vnímám, ale hlavně také životnímu prostředí, protože si myslím, že tam budou zaznívat docela zajímavé argumenty a věci, které bychom si měli umět dopředu vypořádat.

Ještě bych chtěl navrhnout, pokud pan ministr nevyjádří nesouhlas, ale je to v tom termínu, abychom prodloužili lhůtu na projednávání o 20 dnů, tak abychom i těm výborům umožnili v normálním čase se tím zabývat. Děkuji, poznačil jsem si. Mám za to, že návrh na vrácení či zamítnutí nepadl, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu.